Musím konstatovat, že je smutné, co zde zaznělo z úst paní ministryně při posledním projednávání. Paní ministryně Dostálová hovořila o tom, že tento zákon má společenský konsenzus.

Protože ostatní hráči na trhu stavebního zákona, jako jsou města, obce a kraje, Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova, Asociace krajů a další odborné organizace, zásadně vystupují proti. Byla bych moc ráda, kdyby si paní ministryně ode mě převzala petici.

Jestli dovolíte, paní ministryně?

Za nás říkáme, že zákon, na kterém není společenský konsenzus, nemůžeme podpořit. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Aleš Juchelka. Prosím, máte slovo. Děkuji moc, pane předsedající.

Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Ovšem až si lidé budou stěžovat na to, že stavební řízení netrvá rok, ale dva roky a tři roky, tak možná pochopíte důvody těchto příměrů. Děkuji. Ještě pan poslanec Juchelka bude také reagovat faktickou poznámkou. Prosím. Velmi se omlouvám, ale je to nevhodný příměr. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, nepřítomná vládo , kolegyně, kolegové, rád bych zde přednesl stanovisko poslaneckého klubu KDUČSL. Na začátku asi nikoho nepřekvapím jasným konstatováním, že ani poslanecký klub KDUČSL není připraven podpořit tuto podobu nového stavebního zákona, kterou skutečně považujeme za paskvil, který fakticky ohrozí stavební řízení v České republice. My jsme toto stanovisko tady říkali dlouhodobě.

Myslím, že se to tady prolíná od slov pana senátora, kterému děkuji, myslím, že velmi strukturovaně tady popsal klíčové problémy, které v novém stavebním zákoně jsou obsažené.

Ale myslím, že i paní ministryně sama dobře ví, že to zdaleka není jenom ten jediný problém, na který se to ona snaží svádět a vysvětlovat, že bude lépe. Bohužel nebude lépe, bude hůře, ale je tam celá řada dalších problémů, ke kterým se ještě dostanu. Nicméně k historii.

Ano, ministerstvo, vláda, paní ministryně má samozřejmě pravdu. Je potřeba stavební řízení zrychlit, zjednodušit, má být transparentní a má být také blízké občanovi, ale všechny tyto atributy nového stavebního zákona, který všichni prosazujeme, který všichni chceme, tak to, co vzniklo, naprosto popírá, respektive nepřináší buď popírá, anebo nepřináší.

Ministerstvo, které má ansámbl úředníků legislativců, si nechá napsat návrh takto zásadní, klíčové normy mimo aparát ministerstva, mimo aparát vlády jako takové, de facto na zakázku Hospodářskou komorou. Už v tom samotném samozřejmě logicky je obsaženo obrovské nebezpečí, že zde budou preferovány jenom zájmy určitých skupin, které se na tvorbě takové normy podílejí. Prostě tak to většinou bohužel přece, paní ministryně, dopadá.

Myslím, že i politiku je potřeba dělat poctivě a slušně.